A pár dalších zajímavých čísel. Náš automobilový průmysl každoročně produkuje více než 20 % z celkového objemu průmyslové výroby. Přímo zaměstnává více než 130 000 lidí a další desítky tisíc lidí pak v navazujících oborech, v celé takzvané oblasti automotiv, a při plném využití své kapacity vyprodukuje zhruba 1,5 milionu osobních automobilů za rok.

A dovolte, abych zde řekl, že právě k zákazu prodeje aut se spalovacími motory došlo za předsednictví České republiky a za zvednutí ruky naší vlády pro zákaz prodeje od roku 2035.

Samozřejmě to znamená obrovské budoucí zdražení automobilů a drastické snížení jejich dostupnosti pro občany, což bude mít důsledky nejen ekonomické a sociální, ale i společenské, jelikož to přinese značný propad kvality života většiny obyvatelstva a s lehkou nadsázkou řečeno návrat někam před druhou světovou válku.